Protože tady ukotvujeme něco, co existuje.

Právě tím, že to je v zákoně, že to není ve vyhlášce, tak já ten signál vnímám tímto směrem.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Děkuji vám. Já se domnívám totéž, že je potřeba ještě ve druhém čtení v podstatě diskutovat ty pozměňováky, které některé už jsme tam dali, některé tam ještě dáme, protože to je skutečně...

Toto vyhovovalo všem. Nebyly...

Dovolte mi skutečně, abych se také několika slovy vyjádřil k předloženému vládnímu návrhu, tak jak tady předřečníci říkali, tak také já. Je tam řada...

Uvedený návrh samozřejmě obsahuje řadu kladných námětů definování role třídního učitele, zavádějícího učitele, jistota suplujících učitelů, že dostanou odměnu, a tak dál. To už tady bylo prezentováno, tak to nebudu opakovat. Ale z mého pohledu novela obsahuje několik problémů, s jejichž řešením mám problém souhlasit, čili nemůžu s nimi souhlasit.

Případné rozvolnění akreditačního procesu, které předložená novela přináší, podle mě povede jednoznačně ke snížení kvality dalšího vzdělávání.

Vysoké školy musí ze zákona dlouhodobě prokazovat svou kvalitu, včetně institucionálního, přístrojového a zejména personálního zázemí. Ve svých kvalitách navíc nejsou na rozdíl od soukromých podnikatelských subjektů primárně motivovány komerčním ziskem, což je do značné míry zárukou prevence masového či formalizovaného vzdělávání na úkor kvality.

Ať už to dělají úmyslně, nebo neúmyslně, oni si uleví, přenesou tu povinnost na někoho jiného, který to nemusí v té kvalitě, co jsme zvyklí od ministerstva, dělat.

Posun akreditačních procesů na soukromé podnikatelské subjekty a jejich následný dopad na snížení kvality jsme viděli a doposud v praxi vidíme v rámci již dříve přijatých zákonů ve Sněmovně. Jsem tady hodně dlouho a pamatuji právě a bojoval jsem proti tomu neúspěšně.

O tom bych mohl jako člověk, který učí více než 30 let, a organizoval jsem v podstatě hodně těchto programů, tak o tom vám můžu vykládat. Obrovské povídání prostě.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. A nyní se přihlásil s přednostním právem pan předseda Michálek? Přednostní, nebo faktická? Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem si dovolil vystoupit za klub Pirátů, abychom sdělili naše stanovisko. My to považujeme za zásadní návrh, a proto to okomentuji, ale pouze velmi stručně. Ten slib stabilních peněz pro učitele máme v programovém prohlášení a je to něco, k čemu se hlásíme a čím bychom opravdu dnes, pokud se nám to podaří schválit, a já věřím, že ano, dali jasný signál učitelům, že učitelská profese do budoucna bude atraktivnější tak, abychom přilákali i další kvalitní absolventy, kteří se třeba teď rozhodují o tom, jestli se stát učitelem, nebo jít do jiné profese, protože být učitelem je životní dráha, kterou si člověk vybere, a ten efekt kvalitní výuky, který se projeví v prosperitě našeho státu, tak k tomu dochází až po mnoha a mnoha letech. Proto stabilita celého systému, předvídatelnost a atraktivnost pro učitele je tak důležitá. My jsme jako Piráti s dalšími stranami iniciovali v minulém volebním období obdobný návrh zákona, který se právě hlásí k dlouhodobé předvídatelnosti peněz pro učitele. Ale bohužel v minulém volebním období se ten návrh, přestože jsme tím trávili velmi mnoho času, nepodařilo dotáhnout do konce. Takže doufám, že teď se nám toto podaří napravit, protože evidentně investice do platů učitelů, do kvalitního vzdělávání jsou i podle těch výpočtů z CERGE, z odborných pracovišť jedny z nejvýhodnějších investicí pro stát dlouhodobě. A nejde jenom o učitele na základních školách a na středních školách, kterých je 90 000, ale i o 30 000 učitelů na mateřských školách, protože právě vzdělávání v útlém věku má velký vliv na to, jak se člověk bude ve svém životě rozvíjet.